Chytli jste se do vlastní pasti.

Zákon, který si nepochybně dneska protlačíte navzdory opozici, navzdory panu prezidentovi, navzdory všem, kteří kupecky přemýšlejí, a navzdory všem, kteří by od vás možná chtěli vidět alespoň nějakou symboliku, tak nastane do slova a do písmene tsunami novodobých politruků.

Je to politický náměstek, který tam může přijít bez jakéhokoliv systémového výběrového řízení, bez jakékoliv kvalifikace, čistě proto, že chcete ovládat ministerstva politicky.

Zapomeňte na to, že leží na ministrech, ministr nezvládne svoji práci absolutně ve smyslu odbornosti. Není možné, aby to zvládl bez odborných náměstků.

A to, že jim necháte stejné peníze, o to se nehraje. A věřte tomu, že ti lidé na těch pozicích odborných náměstků tam veskrze nejsou proto, že by tam měli nějaké závratné peníze. Uvědomte si, že to jsou lidé, kteří zodpovídají velmi často za miliardy, někdy desítky miliard korun, a dokonce někdy i přes sto miliard korun.

A vy je dneska dehonestujícím způsobem pošlete pod politruky. To je to, co považuji za úplně nejhorší.

Děkuji. Budeme pokračovat v projednávání této novely. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Dříve jsme byli spíše zvyklí, že se na půdě Poslanecké sněmovny řešily zákony spíše zákony vrácené Senátem, který byl pro naši vládu druhou opozicí.

Asi nikdo si snad nemyslí, že tím důvodem je, že by snad kvalita navrhovaných zákonů se tak zásadně zvýšila. Existuje jednodušší vysvětlení. A Senát teď logicky hájí politiku svých stran, hájí vládní politiku. Respektuji to, taková byla vůle voličů, ale také v přímém přenosu vidíme, že to nemusí být úplně zdravé. Proto jsem ráda, že v tuto chvíli v tomto případě zafungoval ten druhý pojistný prvek, který nám dává ústava, a to je prezident republiky, který svým vetem upozornil, že novela zákona o státní službě není ničím jiným než vytvářením nových trafik, pašalíků a teplých míst pro svoje známé.

Dobrovolně jste připravili státní rozpočet o každoroční příjem 13 miliard. Ano, opakuji se, ale musíte si na to zvyknout, tohle ode mě uslyšíte při každé příležitosti, jakmile budete tvrdit, že vám chybí dostatečné finance pro české domácnosti nebo firmy. A není to jen názor nás, hnutí ANO, jak se možná i sobě snažíte namlouvat. Četla jsem komentáře politologů, reakce ekonomů, a dokonce nejen ti čeští, ale i zahraniční nad tím kroutí hlavou. Česká republika prostě udělala krok zpět.

V pátek jsem říkala, že nás do devadesátek vracíte zřejmě proto, protože vám tam bylo nejlépe. A víte, co bylo dalším takovým symbolem devadesátých let?

To myšlení je teď zpět se vším všudy.

To vás ale nijak neomlouvá. Vzpomínám si, jak jste před volbami mluvili o zeštíhlení státu, to byla přece taková vaše mantra.